Tak dál, protože dál bych, paní předsedající, chtěl ještě zařadit bod, který se jmenuje Diskuse o cenách energií, protože ceny energií jsou samozřejmě největším tahounem inflace a tato vláda místo toho, aby bojovala například s inflací, tak bojuje s důchodci, bere jim ty peníze, protože oni jsou chráněni zákonem, který je chrání proti inflaci. Já myslím, že je to špatně. A pojďme si říct něco o cenách energií, protože ceny energií jsou hlavním tahounem inflace, a já jsem skeptický a obávám se, že ještě minimálně příští zimu budeme čelit poměrně vysoké inflaci, a pojďme si říct, co podle našeho názoru vláda, pojďme diskutovat, co podle našeho názoru vláda mohla udělat jinak, co se týče cen energií, a co neudělala. Mámli hovořit o vládní pomoci lidem zasaženým rostoucími cenami energií, musím začít od popsání příčin růstu těchto cen, s tím, že astronomický růst cen energetických komodit spojený se sérií krachu jejich dodavatelů a hlavně s jejich drtivě negativním dopadem na české občany, domácnosti a firmy považujeme v hnutí SPD za aktuálně jednoznačně nejvýraznější sociálněekonomický problém České republiky a občanů. Uvědomme si prosím, že růst cen energií je ta příčina. Vláda dává sociální dávky těm, kteří to neufinancují, vláda říká, že pomůže těm lidem, ale vláda řeší jenom důsledky. Je potřeba řešit příčinu a příčinou je samozřejmě inflace. A upozorňujeme na to už dlouho. Ale zpět k příčinám dramaticky rostoucích cen energií.

Současná situace vysokých cen elektřiny, plynu a energie má tedy několik zdrojů.

V určitých ročních klimatických obdobích navíc musí být jejich výkon do velké míry nahrazován plynovými elektrárnami, což vede k růstu spotřeby zemního plynu a dle zákona nabídky a poptávky také k výraznému růstu jeho ceny. Takže Německo začalo už před krizí na Ukrajině zavírat jaderné a uhelné elektrárny, tím vznikl nedostatek energie na trhu, a když máte něčeho nedostatek, tak prostě cena roste. Prostě pokud je něčeho nedostatek, to znamená, že poptávka převyšuje nabídku, jednoduchý základní ekonomický zákon, cena roste. Ve státech Evropské unie včetně České republiky je dalším zdrojem růstu cen energií astronomický růst ceny takzvaných emisních povolenek, které se staly kromě proklamovaného prostředku pro tlak na snižování emisí hlavně nástrojem pro investování a pro masivní finanční spekulace.

A opět, tím, že tyto povolenky mají vést k vytlačování uhelných zdrojů produkce energií, stimulují růst spotřeby a ceny plynu, přičemž dalším problémem je zde to růstem cen emisních povolenek se zvyšuje nejen cena elektřiny vyrobené z uhlí, ale také samozřejmě z plynu.

Tím, že to likviduje české podniky, firmy, energeticky náročné provozy, prostě je to katastrofa. Probíhá deindustrializace Evropy, minimálně střední Evropy, a velké firmy, ty, které na to budou mít finanční prostředky, budou odcházet do zemí, kde energie budou daleko levnější, protože s drahými energiemi samozřejmě nebudou jejich výrobky konkurenceschopné na světovém trhu.

K těmto vysokým cenám povolenek ovšem přispívá nejen zdražování plynu, ale také finanční spekulanti.

Problém ovšem nastává v krizové době, kterou zažíváme nyní, a obávám se, že možná ještě zažívat budeme.

A mohu naprosto jasně říct, že Maďarsko má nejnižší ceny energií z celé Evropy. Odstavování jaderných a fosilních zdrojů a stále větší spoléhání se na takzvané obnovitelné větrné a fotovoltaické zdroje vede hlavně v zimním období k nedostatku dostupného výkonu a k ohrožení stability elektroenergetické sítě.

A také rostoucí ceny plynu a elektřiny mohou brzy vyústit k odchodu evropského průmyslu to už jsem říkal za nižšími cenami energií mimo Evropskou unii.

Neexistuje.